Vzhledem k množství testů, které mají být na základě přijatých mimořádných opatření pořízeny a distribuovány poskytovatelům sociálních a zdravotních služeb, je ovšem nezbytné nastavit rovněž vhodný způsob úhradového mechanismu. Podle předkladatele se jako nejvhodnější jeví přímá úhrada distributorovi, který antigenní testy nakoupí a následně distribuuje. Na základě navržené právní úpravy jsou tedy zdravotní pojišťovny výslovně oprávněny přímo z prostředků základního fondu hradit při dodržení dalších náležitostí stanovených právními předpisy antigenní testy a jejich distribuci přímo distributorovi. Nebudeli tato právní úprava schválena, tak by poskytovatelé zdravotních a sociálních a služeb dotčení povinností zajistit testování svých klientů a zaměstnanců museli testy sami nakupovat a následně vykazovat k úhradě zdravotní pojišťovně, což je nejen složitý proces, ale pro poskytovatele by to znamenalo také velkou investici, než by došlo k úhradě od pojišťoven. Proto se nám tento postup, který je navržen od předkladatele, jeví pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb jako jednodušší.

A na jakém základě byla pro distribuci vybrána firma Avenier, která si přijde za distribuci na 30 milionů korun? Předem děkuji panu ministrovi za zodpovězení otázek. Děkuji. Přeje si pan ministr reagovat s přednostním právem? Takže pan ministr Blatný má slovo. Děkuji za dotaz. Důvody jsou dva a jsou poměrně jednoduché.

V případě, že se bude uvažovat o dalších nákupech, tak samozřejmě jsou a budou oslovovány i další firmy. Počet firem, které zajišťují tyto testy, se postupně i zvětšuje. A je na Všeobecné zdravotní pojišťovně a ostatních pojišťovnách, aby hlídaly parametry, které se týkají těch odborných kritérií a specifity, senzitivity těch testů. Pokud se týká společnosti Avenier, tak tam je také odpověď poměrně jednoduchá, protože v současné době společnost Avenier je jediným distributorem, který má existující smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami, a z tohoto důvodu i na doporučení zdravotních pojišťoven byla vybrána tato společnost, protože ta má tuto smlouvu vysoutěženou z minulosti a jedná se o jediného distributora, který je schopný zajistit distribuci pro všechny pojišťovny. Kdyby tomu tak nebylo, muselo by docházet k novým soutěžím, které by dělaly jednotlivé zdravotní pojišťovny, což by mělo dva negativní výstupy.

Děkuji. Pan poslanec Petr Třešňák v obecné rozpravě, připraví se pan poslanec Válek. Prosím, máte slovo.

Nicméně navážu na předchozí diskusi, tedy předřečníci, to, co pan ministr odpovídal.

A až nyní vlastně na podzim vidíme, že ta testovací kapacita se v těchto intervalech pohybuje. Ale přesto jsou regiony, to zmiňuji na okraj, kde jsou čekací lhůty i 10 dní, což je trochu pozdě na to, abychom mohli mluvit o efektivním testování a následně i samotném trasování. Stejně tak dlouhou dobu upozorňujeme i na nutnost preventivního testování v sociálních službách. Nicméně dnes tu máme ve stavu legislativní nouze předloženou změnu zákona především za jedním účelem, a to nakoupení dva milionů testů od společnosti Avenier.

Děkuji. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Pak bude teprve snad, doufejme, taky rychle schválen Senátem, pak ho podepíše prezident a pak se podle něho může konat. Aspoň tak já chápu ten legislativní proces. Tak i když to půjde velmi rychle, tak to bude trvat 14 dní, tři týdny, nevím, co je nejkratší možná doba.

To znamená, buď se čeká, až se schválí zákon, až se ten zákon schválí, teď tady zaznělo, že jinak ty testy nejdou koupit, takže až se ten zákon schválí, teprve se ty testy můžou koupit? Nebo se počítá s tím, že ten zákon se schválí, teď se ty testy nějak koupily, nebo je dostala pojišťovna zadarmo nebo nevím jak, bude se testovat, bude se distribuovat, a pak, až se schválí zákon, tak se to zpětně nějak vyřeší? Toto mi pořád není jasné, jaký ten vztah mezi tím je. Rád bych slyšel nějakou jasnou a jednoznačnou odpověď.